Tam jsou ty propady obrovské.

Maximálně, co jim stát dnes nabízí, jsou státní záruky, ale stejně ve finále tyto firmy úvěr od Komerční banky těžko získají nebo přímo nedostanou, protože buď jejich uzavřením, nebo propadem obratu mají vysoké skóre rizikovosti při posuzování úvěrů. Takže to je slepá cesta.

Takže tam samozřejmě ta nerovnost zůstává. A proč o tom hovořím? Protože nejenom zavřeným, ale i ovlivněným firmám zůstává mnoho nákladů, a pokud se to nebude řešit a nebude se to řešit rychle, už včera bylo pozdě, tak bude jenom narůstat druhotná platební neschopnost, ta bude procházet ekonomikou, bude se tím jen nabalovat jako sněhová koule a nakonec z toho bude lavina, která neprodyšně naši ekonomiku zavalí. Důsledky nedostatečnosti opatření, kompenzačních opatření, už vidíme.

Osobně znám spoustu živnostníků a majitelů firem, kteří si museli vzít hypotéku na své bydlení, na svůj byt, na svůj dům, aby mohli pokrýt své náklady, a dnes už opravdu nemají kde brát. Proto je potřeba řešit programy jako takové a zároveň jejich nastavení. Paní ministryně financí tady řekla, že se musí dbát také na to, aby nedošlo k neoprávněnému získávání prostředků ze státního rozpočtu. Dbát ano, například kontrolou, ale tím, že toto vláda dává a vypadá to jako jedna z nejvyšších priorit, ve finále tu pomoc zabíjí, protože programy byrokraticky ohromně komplikuje.

A to jsou důvody ke krácení pomoci. Takovýto přístup popírá základní smysl pomoci a podpory. Co je potřeba?

V tomto zákoně navrhujeme, aby se pokryly fixní náklady firem, a samozřejmě můžeme diskutovat o nastavení, jestli podle fixních nákladů, nebo jestli podle obratu.

Co je spravedlivější posuzovat než propad obratu? A o tom můžeme diskutovat.

Jak jsem tady řekl, my se diskuzi nebráníme, pokud by ji vláda vedla, ale zejména vláda s námi diskuzi nevede.

Odškodňovací zákon je podle mého názoru příležitost a žádám i vládní poslance, aby to vzali jako příležitost, diskutovat zde na půdě Sněmovny o nastavení těch programů a konkrétní podobě pomoci. Návrh na zamítnutí, který tady přednesl pan zpravodaj, mě však nevede k přesvědčení, že tato otevřená diskuse nastane. Kdyby tady byla od začátku otevřená a rozumná komunikace ze strany vlády, už to mohlo být vyřešeno a i včerejší diskuse a výsledek mohl vypadat jinak. Někomu zakázat podnikat nebo mu podnikání omezit nařízením vlády není klasickým podnikatelským rizikem, proto musí být odškodnění dostatečné. My se totiž nebavíme u tohoto zákona o ničem menším než o záchraně malých a středních firem, které jsou páteří ekonomiky a největším zaměstnavatelem. Nemůžeme si dovolit o ně přijít. Čím se dostanou do větších a hlubších problémů, tím déle se celá ekonomika a celý náš stát bude dostávat z krize, a to přece nikdo nechce.

Proto na vás apeluji: vezměte to jako příležitost pro diskuzi v dalším čtení, pro nastavení programů. Můžeme to změnit, můžeme společně připravit komplexní pozměňovací návrh, který upraví připomínky vlády, ale cíl by měl být společný a cílem je záchrana naší ekonomiky, našich firem, a zejména živobytí lidí, kteří mnohdy mnoho let tyto firmy budovali, a jejich zaměstnanců. Děkuji za pozornost.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, paní ministryně financí tady mluvila o vylákávání prostředků ze státního rozpočtu.